Také děkuji. A nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, poté pan místopředseda Okamura, poté paní ministryně. Prosím. Děkuji za slovo.

A chcete nám říct, že vy, kteří jste přišli narovnat a zlepšit to podnikatelské prostředí, že po šesti letech jste napsali pár papírů? Zatímco zvýšení administrativy a zvyšování daní jsou reálné kroky, které uvádíte do společenské praxe.

Ale zatím, jak jsme si přečetli v programovém prohlášení této i minulé vlády, ve které bylo hnutí ANO, že bude zrušena superhrubá mzda, nic takového se nestane, pokud se tedy nerozhodnete přijmout můj pozměňující návrh v této materii, kterou teď projednáváme. Už šest let máte hezky na papíře, jak provedete tu penzijní reformu.

Děkuji.

Vláda podporuje tyto. A dále samozřejmě jsou to i ty miliardy na tu zpackanou inkluzi ve školství.

Na druhou stranu se tady vyplácejí horentní sumy nepřizpůsobivým.

A kdyby vláda škrtla tyhlety nepotřebné výdaje, o kterých jsem hovořil, tak můžeme zvýšit důchody jak starobní, invalidní a můžeme podpořit pracující rodiny s dětmi a můžeme ulevit také malým a středním živnostníkům. Ale vláda má prostě jiné priority.

Děkuji. Nyní paní ministryně, prosím.

Díky tomu a velkou měrou se na tom podílí opatření z dílny Ministerstva financí, kontrolní hlášení a pak EET, bohužel jenom první a druhá vlna.

Děkuji. Také děkuji. Děkuji za slovo. To, co se jednou pokazí, tak než to napravíte, tak to trvá dvakrát tolik času, než trvalo to pokazit. To jenom tak pro informaci. A co se týče k tomu, co děláme s MPO společně, tak třeba podpora rodinného podnikání máme splněno na 25 %.

Nebyli připraveni na tempo, nebyli přepraveni na to, že prostě je potřeba pro podnikatele něco udělat. Protože byli zvyklí, a tak mi to i jeden náměstek řekl, já tady už 12 let podávám tyto zprávy a nikomu se to nikdy, nikdo neměl nikdy žádný problém. Až vy, teď, pane Bláho, máte problém. A tak to je prostě, my jsme si zvykli všechno jenom teoreticky tady v Poslanecké sněmovně o tom mluvit, ale skutek utek. Takže teď se opravdu něco děje po příchodu pana ministra Havlíčka, na sto procent se něco děje. A já věřím pevně tomu, že až bude končit funkční období, že budeme moct živnostníkům a podnikatelům říct, že jsme pro ně udělali aspoň deset bodů. Děkuji. Nyní tedy tři další faktické poznámky.

Prosím.

Nezbývá mi než vzít na vědomí, že podnikatelé, kteří jsou poslanci za hnutí ANO, mají pocit, že dochází teď ke zlepšení. Tak na tom se asi tak můžeme rozejít. K paní ministryni jsem chtěl podotknout.

To je přece, tady je to naprosto jasný nárůst ekonomiky.